Teď k té personální stránce věci. Agentura se v podstatě už personálně stabilizovala.

V současné době právě probíhají výběrová řízení na jednoho odborníka na projektové poradenství, tam koncem minulého měsíce proběhly pohovory, a na dva plné úvazky, resp. čtyři poloviční, tam je to variabilní, na lokální konzultanty pro čtyři obce.

Samozřejmě že odchod dvanácti lokálních konzultantů, kteří byli mezi těmi pracovníky, kteří odešli, zkomplikoval práci agentury, že některé procesy se na čas zpomalily. V rozsahu čtyř obcí, kde ještě chybí obsadit čtyři poloviční úvazky, tak jiní pracovníci agentury tuto činnost nahrazují, takže si myslím, že k žádným zásadním problémům ve vztahu k obcím, se kterými agentura spolupracuje, nyní nedochází.

Možná bych zmínil, že chystáme na příští týden ještě širší setkání za účasti premiéra a pěti dalších resortů, které řeší agendy, které souvisí se sociálním vyloučením, tedy zintenzivňujeme i komunikaci se zástupci obcí, na jejichž území jsou ty takzvaně sociálně vyloučené lokality, na základě studie, která byla v květnu letošního roku publikována. Ještě mám chvilku času, tak ho využiji. Podle momentálního stavu je schváleno deset strategických plánů sociálního začleňování z první vlny obcí, které začaly spolupracovat, i když v tuto chvíli možná to není aktuální, protože pokud vím, tak včera další byl schválen v Bruntále, takže už asi jedenáct. Během listopadu 2015 bude schváleno v druhé vlně dalších 15 až 18 strategických plánů. To se týká například Litvínova, Děčína nebo Kolína z těch větších měst a do konce roku 2020 by se do tohoto koordinovaného přístupu, kde se vytváří to lokální partnerství strategický plán a následně se realizují projekty, mělo zapojit minimálně 70 obcí.

Z těch měst, která avizují zájem, je tady například Most, Chomutov, České Budějovice nebo Varnsdorf. Paní poslankyně má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za odpověď.

Děkuji, paní poslankyně. Tento spor, který tady byl zmíněn, nikdy neexistoval.

Samozřejmě ta činnost není zaměřena pouze na lidi, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách, ale na tu obec jako celek, kde cílem je překonat důsledky sociálního vyloučení, existence sociálně vyloučené lokality, případně více lokalit, a pomoci vlastně jak lidem v té lokalitě, tak i těm ostatním, protože samozřejmě přítomnost té lokality a patologické jevy, které s tím souvisí, zhoršují kvalitu života všech lidí v obci. Čili na té strategii se nikdy nic měnit nemělo, to jsem tvrdil od začátku, a také se na ní nic nezměnilo.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, dámy a pánové, při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a můžu byla ustavena pracovní skupina pro porodnictví, která zahájila svou činnost v lednu roku 2015. Její složení a zápis z prvního jednání byly zveřejněny na webových stránkách vlády České republiky.

Proto bych se rád dotázal, proč byla jednak tato problematika zařazena pod Radu vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, protože tradičně byl gestorem této oblasti, která je považovaná za odbornou, ministr zdravotnictví nebo Ministerstvo zdravotnictví.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, pane poslanče Hegře, rád bych tady sdělil, že tato pracovní skupina byla vytvořena při Radě vlády pro rovné postavení žen a mužů a tato rada podle svého statutu může iniciovat vznik různých pracovních skupin pro různé problémy, které se týkají problematiky, kterou se rada zabývá jako poradní orgán vlády.